Víme, jaké to mělo důsledky.

Budeme se o to snažit aspoň v rámci tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

Vlády se mění, ale zvyk projednávat daňové zákony na poslední chvíli se nemění. Chci polemizovat s názorem pana předsedy rozpočtového výboru, že tento návrh zákona je jasný, přehledný a srozumitelný.

To není ani jednoduché, ani srozumitelné, a hlavně je to pozdě. Já mám spíš dotaz, proč vládní koalice řeší natřikrát zvýšení slevy na druhé a další dítě.

Nijak překvapivě, protože to jsme podporovali i loni i předloni. Nyní tak trošku jakoby rukojmím toho návrhu zákona je tohleto zvýšení odpočtu. A znovu opakuji, že to má naši podporu. Ale úplně vážně.

Ale je to dobře? Jak chceme vyžadovat po daňových poplatnících, aby se na nové povinnosti připravili? Mimořádně krátký.

My se chceme vrátit k našemu návrhu, který už jednou Poslanecká sněmovna zamítla, to je třeba připomenout a přiznat. My jsme samostatným návrhem zákona novely o dani z příjmů navrhovali vrátit možnost uplatnit slevu na manželku či manžela a děti i pro živnostníky, kteří uplatňují paušál ve více než 50 %. Myslíme si, že možnost uplatnit slevu na manželku či manžela, děti je součástí prorodinné politiky státu a je to nástroj, který má podporu občanských demokratů. Jenom nerozumíme tomu, že ta podpora rodin a podpora dětí by neměla záviset na tom, jakým způsobem se živí rodiče. Zaměstnanci mohou čerpat tuto výhodu, živnostníci, kteří používají paušály méně než v 50 % nebo nepoužívají vůbec, ji mohou také čerpat, a ti ostatní ji čerpat nemohou. Nevidím žádný důvod.

Tak to přece není.

A oni sami si mohou rozhodnout, zda budou platit daně z předem stanoveného základu podle výše příjmů, nebo ne.

I ten nejvýhodnější znamená, že 80 % příjmů byl daňový základ. Tak se podívejte i na velké nadnárodní korporace, které mají desetimiliardové obraty v České republice, jestli daňový základ je 20 % příjmů. Počítejte se mnou.

Takže nevidíme žádný důvod, aby se jim slevy na partnera či partnerku která nemá příjmy, to je třeba říct a na děti vrátily. A opravdu není dobrý nápad, který znám z médií, že vláda se dohodla na kompromisu, resp. ne vláda, ale vládní koalice, že tedy ano, ale ty paušály znovu ještě snížíme. To v logice těchto čísel nemá žádný význam.

Ten kompromis je podle mě nevýhodný a zbytečně opět snižuje paušály.

Pokud vládní koalice předložila návrh státního rozpočtu s plánovaným schodem 60 miliard a současně na začátku října pan ministr financí oznámí výsledky hospodaření za devět měsíců, které jsou opravdu příznivé, více než 70 miliard přebytek, s prognózou ministra financí, že na konci roku bude přebytkový nebo vyrovnaný rozpočet, tak mi prosím vás neříkejte, že nejsou peníze pro to, aby nejmenší živnostníci mohli uplatnit svou slevu. Tato tři čísla prostě nejdou dohromady. Vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet očekávaný za dva a půl měsíce, plánovaný schodek příštího fiskálního roku 60 miliard a tzv. nemožnost a velké výpadky státního rozpočtu při znovuzavedení slevy pro živnostníky, kteří uplatňují paušály více než 50 %, abych to říkal úplně přesně.